Dámy a pánové, jde o 85 tisíc lidí a jejich rodiny, kterým můžeme jejich poměrně těžký život naším dnešním rozhodnutím učinit o něco snesitelnější, o něco důstojnější, o něco šťastnější. Já chápu, že všichni zvažujeme rozpočtové dopady, které samozřejmě nejsou malé, ale jsem přesvědčen, že těmto lidem bychom měli pomoci. Skoro bych řekl, že jim pomoci musíme. Jak už možná víte, garanční výbor pro sociální politiku při přijímání stanovisek k předloženým pozměňovacím návrhům podpořil dva, ten můj, který jsem vám představil, a pozměňovací návrh kolegyně poslankyně Lenky Dražilové a přijal také návrh procedury. Já bych chtěl už v tuto chvíli avizovat, že až se dostaneme k této fázi, tak budu navrhovat změnu procedury, a to z toho důvodu, že i tak jak jsem vnímal názory vás, tak největší šanci na přijetí má právě jeden z těchto dvou pozměňovacích návrhů.

Jen chci avizovat, že tento návrh na změnu procedury budu podávat. Děkuji vám, pane poslanče.

Máte slovo, pane poslanče.

Děkuji. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, SPD dlouhodobě všestranně a konzistentně podporuje významné zlepšení přístupu státu a veřejné správy k našim zdravotně postiženým spoluobčanům a jejich rodinám. V první řadě se pochopitelně musí jednat o výrazné zvýšení finanční státní sociální podpory a pomoci i z toho důvodu, že nastavení její výše v jednotlivých zákonných kategoriích bylo dlouhá léta prakticky zablokováno anebo oproti jiným sociálním dávkám a transferům stoupalo jen velmi nepatrně. S tím samozřejmě souvisí i další záležitosti v oblasti segmentu sociálních služeb a péče o zdravotně postižené, zvýšení kapacit příslušných zařízení, výrazné zvýšení mezd jejich zaměstnanců, zvýšená pozornost potřebám speciálního školství, reálné umožnění péče o tyto osoby v rámci rodiny.

Jelikož se jedná o osoby, které vyžadují péči 24 hodin denně, jde o navýšení naprosto nezbytné, byť ještě zdaleka ne dostatečné, a to jak v případech, kdy rodiny využívají asistenčních služeb či nikoliv a kdy pečují o své příbuzné vlastními silami. V každém případě, nechcemeli postavit tisíce rodin do pozice Sophiiny volby mezi existenční tísní a svěřením svého postiženého rodinného příslušníka, často dítěte, do zařízení ústavního typu, musíme učinit alespoň tento první krok a zároveň neodkladně pracovat na systému pravidelné valorizace příspěvků ve všech čtyřech stupních postižení.

Tomuto ministerstvu je třeba přiznat, že na rozdíl od vlády jako celku svůj původně negativní postoj k této novele postupem času změnilo a prostřednictvím náměstka Třísky ministerstvo uznalo, že je velmi nutné upravit i příspěvek na péči o osoby ve třetím stupni závislosti. Stejným směrem jdou i pozměňovací návrhy pánů poslanců Bauera, Sklenáka a Kaňkovského, přičemž varianta kolegy Bauera předpokládá nejvýraznější navýšení.

Hlavní důvody jsou následující. Současné nastavení je dlouhodobě nízké, neodpovídá růstu cenové hladiny životních nákladů, rozdíl mezi třetím a čtvrtým stupněm závislosti je mnohdy velmi tenký.

Vážené kolegyně a kolegové, na tuto problematiku skutečně nelze nahlížet pouze účetním pohledem a prizmatem státního rozpočtu.

Proto bychom měli senátní návrh i pozměňovací návrhy, které navyšují příspěvek o osoby ve třetím stupni závislosti všichni bez většího váhání podpořit.

Máte slovo. Děkuji za slovo.

Nicméně my sami jsme podávali prostřednictvím mého kolegy Petra Třešňáka nižší návrh nárůstu zkrátka z toho důvodu, aby prošlo alespoň něco.